A pokud tak činí, musí počítat s tím, že ve skutečnosti uráží pouze sám sebe.

Za prvé, podporuji myšlenku přímé volby starostů a hejtmanů.

A dovolím si uvést opět jeden jediný příklad.

Předposlední bod, který vyvolává obecné rozčilení, vychází z toho, že přímá demokracie není jenom právo. Přímá demokracie je i povinnost.

Chtěl bych připomenout, že povinná volební účast byla i za Masarykovy první republiky.